Vážené kolegyně, vážení kolegové, stojím tu jako prosebník, který by chtěl pevně zařadit mimořádný bod s názvem Změna nastavení podpory zaměstnanosti Antivirus, režim A a B.

Navrhovatelé při sestavování pravidel pro režim Antivirus A a B nepočítali s aktivitou našich podnikatelů a pozapomněli na to, že firmy, ač byly zavřeny, tak dále pokračovaly proto, aby zachránily suroviny, aby zachránily navařená jídla, otevíraly hromadně okénka, jiné firmy zas pro změnu uzavřely posezení a prodávaly dál a další firmy byly nucené prodávat, protože neměly možnost uzavřít podniky, ale přesto musely udělat řadu hygienických opatření včetně řazení všech zákazníků, takže ve výsledku byly donuceny mít k práci daleko více lidí než při normálním provozu.

Na podporu mají nárok pouze ti, kteří zůstanou doma, to znamená ti, kteří chodí na výlety, užívají si volna. Tak tito všichni dostanou zaplaceno. Ale ti, kteří stojí u okének, potkáváte je v obchodech, které jsou otevřené, ale bez zákazníků, tak všichni tito nedostanou podporu ani korunu. Za mě by bylo velice dobré, kdybychom tento bod nejen pevně zařadili, ale odpovědně oddiskutovali, abychom ukázali cestu Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak by se celá záležitost dala řešit, aby všechny ty, kteří zůstali otevření a neznají pravidla zákona o zaměstnanosti, který předepisuje dalších tisíc pravidel, jak se chovat, jako např. to, že se musí pracovní doba zameškaná hodnotit po týdnu, a jakmile máte v týdnu zameškáno u pracovníka méně jak osm hodin, tak nespadá do žádného programu. V okamžiku, kdy jeden týden máte pět hodin a druhý deset, tak můžete zařadit jenom deset hodin, které jste zameškal. Tak bych byl hrozně rád, kdybychom to mohli všechno prodiskutovat, říci, jaké problémy jsou v jednotlivých krajích, městech a vesnicích. A pro to, abychom zachovali dnešní rozmanitost speciálek a různých malých podnikatelů, kteří sídlí ve městech, která jsou dneska prázdná, by bylo vhodné, abychom tento bod nejenom pevně zařadili, ale zařadili ho jako první bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ale chtěl jsem dát k tomuto návrh, ale spíš počkám, co navrhuje v této věci vládní koalice. A z tohoto důvodu jsme i navrhovali ty body v pátek. Druhá věc je, že jsme nevěděli, že je skutečně v plánu variabilní týden. Takže pokud je, tak to samozřejmě částečně mění situaci. Jinak stanovisko klubu Pirátů je, že chceme projednat prioritní body co nejdřív, a pokud je vyčerpáme, tak jsme připraveni projednávat i další věci, ale jsme otevření dohodě. Děkuji. Já než dám slovo s přednostním právem panu předsedovi Stanjurovi, tak jenom informativně.

Děkuji za slovo.

Já se omlouvám, pane předsedo Vondráčku, nebyl jsem schopen zachytit pořadí těch senátních vratek.

Nebyla tady původně ve Sněmovně. Myslím, že by bylo dobré, aby dostala ten prostor.

Beru na vědomí.

Chcete navrhnout nějaký nový bod?

A z tohoto důvodu, abych dostál jednacímu řádu, navrhuji zařazení jednorázového bonusu na středu jako první bod pevně, případně za návrh kolegy Jurečky.

Děkuji za slovo.

Takže já za sebe jsem optimista a věřím, že když začneme konečně ty zákony projednávat, tak že čas ukáže, že jsme schopni to do konce zítřejšího dne schválit. Já vám děkuji.